Stanovisko paní ministryně prosím. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 79. Návrh byl přijat. To byl jediný pozměňovací návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.